Děkuji za slovo.

Teď mě nechytejte za slovo.

Ale dobře, já se přihlásím znova. Děkuji za spolupráci. Nyní pan ministr Zbyněk Stanjura. Připraví se pan ministr Martin Kupka s faktickou poznámkou.

V příštím tisku navrhujeme zrušit silniční daň tam, kde to jde. Je to daň, která je komplikovaná, byrokraticky náročná, která zaměstnává stovky úředníků a má poměrně malý výnos. Ruším agendu, pak můžu rušit i pracovní místa.

Je to díky chybné rozpočtové politice minulé vlády. Ale kroky, které jsou navrženy, zvyšují ve finále tu inflaci a prodlužují dobu, kdy inflace je vysoká, za cenu desítek miliard okamžitých nákladů a za cenu jednotek miliard ve splácení každý další rok. A já jsem se ptal, kdo z ekonomů tyto vaše šílené ekonomické nápady podporuje? Děkuji.

Chci jenom připomenout, že za dluhy Česká republika zaplatí v letošním roce 50 miliard korun. To je 50 kilometrů dálnic, přeloženo do konkrétní, viditelné podoby.

A když hovoříte o tom, že bychom měli zastropovat ceny pohonných hmot, tak tam, kde to udělali, to pro ně znamená dramatické otřesy.

Je to prostě tak. ... pohonných hmot na uzdě i při dramatickém růstu, je prostě jeden z podstatných kroků této vlády. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

Musím říct, že jsem z toho pochopil, že vám je skutečně jedno, jaké bude zadlužení našeho státu, což znamená občanů České republiky. Když pominu, že skutečně vysoké dluhy vedou k pokračování inflace a prohlubování inflace, tak minimálně když se podíváte do státního rozpočtu, tak tam najdete položku Obsluha státního dluhu, která se s každým dalším zadlužením zvyšuje.

Takže opravdu ani finančně, ani fakticky dluhy nejsou fiktivní záležitost.

A z mého pohledu je to opravdu velký zásah do společnosti, protože vy je skutečně vedete k nesprávným ekonomickým úvahám. A pokud tady budeme mít pokračování těchto dluhů, tak to zaplatíme my všichni, hlavně střední třída, právě i v tom, že se jim bude snižovat hodnota jejich výdělků a hodnota jejich úspor díky pokračující inflaci. Přečtu zrušení jedné omluvy. Budeme pokračovat ve faktických poznámkách. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Bureš, připraví se pan ministr Válek, potom pan poslanec Patrik Nacher. Děkuji. Vážené kolegyně, kolegové, mě tedy, musím říct, taky docela šokovalo, když jsem tady slyšel ty neuvěřitelné výroky o tom, že dluhy jsou fiktivní záležitost a ve své podstatě je úplně jedno, jestli máme zadluženost 40 %, 80 %, 120 %.

Mě by zajímalo, jestli pan kolega, který tady říkal, že dluhy jsou fiktivní záležitost, jestli on takhle přistupuje i ke svému hospodaření své vlastní domácnosti, jestli takovýmto způsobem chodí do banky a říká si o další a další úvěry, které by si chtěl brát na provoz své vlastní domácnosti.